A jedinou autoritou v naší zemi, která je schopná posoudit, zda bylo konání prezidenta za hranou Ústavy, nebo nebylo, je Ústavní soud. Takže veškeré argumenty, že tady jsou různé názory vážených právníků proti sobě, prostě a jednoznačně svědčí pro to, že by právě ústavní žalobu na prezidenta Ústavní soud měl projednat a měl tady vytvořit nějakou právní jistotu pro budoucnost, kterou prostě postrádáme. Vlastně za to vystoupení děkuji. Doktor Gerloch si myslí něco jiného než odborníci, kteří se zúčastnili pondělního semináře v Poslanecké sněmovně. Nechť rozhodne Ústavní soud. Naším dnešním hlasováním tomu můžeme napomoci. A ještě krátká poznámka k paní ministryni Schillerové.

Děkuji za pozornost.